133.

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Milan Chovanec. Dříve než tak učiní, poprosím kolegy, aby se ztišili. Pokud si mají co sdělit, aby tak činili v předsálí. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám smlouvu se Spolkovou republikou Německo. Toto je komplexní dokument, který má přizpůsobit spolupráci policejních a celních orgánů situaci po zrušení kontrol na společné hranici.

První z nich upravuje oblast policejní spolupráce a obsahuje úpravu všech jejích moderních institutů. Druhá část je změnou smlouvy o justiční spolupráci a třetí část obsahuje společná a závěrečná ustanovení. Vedle standardní spolupráce při předcházení a objasňování trestných činů a i při předcházení porušení veřejného pořádku a bezpečnosti se smlouva vztahuje rovněž na objasňování správních deliktů. Nově je ve vztahu se Spolkovou republikou Německo uzavřena například možnost přeshraničních zásahů na území druhého státu v případě bezprostředního ohrožení života či zdraví osob. Dále se upravuje předávání osob mezi smluvními státy nebo i průvoz osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu přes území druhého státu. Děkuji za pozornost. Já děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, pane ministře. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru k sněmovnímu tisku 492.

Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji za pozornost. Já děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro evropské záležitosti pana poslance Igora Jakubčíka, aby se ujal slova.

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny parlamentu. Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám rozpravu. Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Jenom připomínám, že obě usnesení jsou shodná.

Proti? Hlasování končím.